Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem nebyl vysloven souhlas.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu? Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem nebyl vysloven souhlas. Další návrh přednesl pan poslanec Richard Brabec.

Zde budeme hlasovat variantně, nejprve jako první bod dnešního jednání.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Ani s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem nebyl vysloven souhlas.

Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem nebyl vysloven souhlas. Další návrh přednesla paní poslankyně Berenika Peštová. Je to nový bod Vystoupení pana ministra Síkely na sněmu Svazu průmyslu.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Dále paní poslankyně Margita Balaštíková chce zařadit nový bod Přehodnocení některých nově navržených opatření ze strany EU v zemědělství. Zahajuji a ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu na program? Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování s pořadovým číslem 35, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 78, proti 47.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem nebyl vysloven souhlas.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh?

Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem nebyl vysloven souhlas.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti tomuto návrhu?